Děkuji.

Pro české teplárny to je katastrofa, nemohou si dovolit teplo zdražit.

Je to začarovaný kruh.

Prosím pana premiéra o odpověď.

Zároveň Energetický regulační úřad připravuje nový, více deregulovaný model cenové regulace teplárenství. Zásadním opatřením pro podporu teplárenství je však také materiál, který zde vy jako poslanci máte aktuálně již delší dobu na stole.

Tento návrh do Poslanecké sněmovny vláda České republiky předložila již před rokem a nyní v těchto dnech máme již asi poslední možnost, jak tento zákon posunout, a pomoci tak českému teplárenství. V současné době se nacházíme z pohledu času v krajní situaci, kdy hrozí velké riziko neschválení tohoto návrhu zákona v tomto volebním období.

V této souvislosti si vás dovoluji požádat o součinnost urychleným projednáváním zmíněného zákona ve druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Ano, emisní povolenky.